Děkuji, pane ministře, za dodržení času. Prosím pěkně o klid. Děkuji. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Pokud ho někdo pozorně poslouchal, a já jsem to byl, tak jaksi seznal, že pan ministr pro legislativu nebyl nějak extra zastáncem... nebo extra nezastával stanovisko, že máme postupovat tímhle způsobem.

Takže na jedné straně právníci, kteří radí ministru Jurečkovi, na druhé straně sám renomovaný právník, člen vlády, který žádné silné stanovisko k tomuto postupu tady nedal. Děkuji za slovo. Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Vystoupím s krátkou, nekonfliktní, procesní faktickou poznámkou. Mám dvě věci. Za prvé, vy jste před chviličkou citovala § 60. Já chci upozornit, že ten § 60 konkrétně obsahuje to, že ten, kdo vystupuje s faktickou poznámkou, tak reaguje na průběh rozpravy, v podstatě v obecném slova smyslu na vše, co v té rozpravě zaznělo.

Vždycky nám Slováci říkali, že to máme poměrně široké, a je pravda, že to máme hodně široké, že se to zneužívá, ale to je otázka na jinou debatu, jestli je to dobře, nebo špatně. Ale v podstatě naše paní předsedkyně se držela tématu obsahově, takže ona nepřekročila rozsah té rozpravy. Co se týče toho sporu, nebo respektive nějakého výkladového pravidla, já samozřejmě respektuji, akceptuji ten argument, který tady zazněl od paní místopředsedkyně, na druhou stranu, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsme v rozpravě, normálně se vede rozprava. Takže vedeme rozpravu, která se vede v bodu.

Ale co by tedy paní předsedkyně dělala, když tedy navrhnu přerušení rozpravy? Já to nechci udělat.

Děkuji, pane poslanče, za doplnění výkladu. Je pravdou, že skutečně nejsme v bodu, sice probíhá rozprava, ale také komentář o rozpravách, které se vedou i poté k těm následujícím bodům, bývá vždy trochu řečeno s otazníkem, s tím, že bývá pravidlem, že se rozprava umožňuje. Co se týče toho, abychom se domluvili, já chápu, že některé věci jsou zvykovým právem. Také bych poprosila o to, aby se řečníci vyjadřovali skutečně v reakci na předřečníky, tak abychom se dobrali k tomu, co myslím je podstatné, a to je vystoupení přednostních práv a dalších poslanců, kteří se přihlásili řádně do rozpravy. Takže děkuji panu poslanci, že nenavrhl přerušení rozpravy, protože skutečně mám pocit, že takové zvykové právo tady zatím nemáme. Budeme tedy, jestli souhlasíte, pokračovat v dalších faktických poznámkách a vystoupí nyní pan poslanec Kukla, připraví se paní předsedkyně Schillerová. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já budu reagovat na pana ministra a na pana poslance Michálka, vaším prostřednictvím.

A co tady navrhujete vy? No vy tady navrhujete, že to je asi moc, že si to nezaslouží, a navrhujete, že by měli dostat průměrně pouze 760 korun. Když se podívám na důvodovou zprávu, tak se tam chlubíte, kolik ušetříte.

To je velmi smutné, že na této části ekonomicky slabých obyvatel se chlubíte, jak budete šetřit.

Tak já věřím, že se tady vážně nikdo nenajde a zachováme ty důchody, jaké podle zákona mají mít. Nyní paní předsedkyně Schillerová s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Nacher. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Pane ministře Stanjuro, děkujeme za ekonomické okénko.

Takže nám tady nedržte přednášky a neodvádějte pozornost od toho, že vás žádám, abyste vyvrátil pochybnosti, že jste zneužil autority Ministerstva financí k publikaci zcela účelové predikce, která má podpořit vaši zcela falešnou a nemístnou argumentaci na dnešní schůzi.

Jaký to má zásadní vliv na českou ekonomiku? Jaký to bude mít vliv na státní rozpočet?

Děkuji. Děkuji.